Slovo má pan předseda vlády. Já také děkuji. Znovu děkuji za zdůraznění a připomenutí této věci.

Prostě to musí být systém, který bude nastaven občansky neutrálně ve prospěch fungování demokratického systému právního státu.

Budu o tom s panem ministrem Chvojkou hovořit a chtěl bych, aby ty věci běžely. Děkuji, pane předsedo. S další interpelací vystoupí pan poslanec Marek Černoch. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, v úterý jsme projednávali privatizaci OKD a já se vás ptal, jestli zveřejníte inkriminovaný záznam z jednání vlády z roku 2004, kdy jste byl ministrem financí a kdy došlo k privatizaci OKD.

Nedošlo k tomu, a přitom tento záznam by nejspíše vnesl světlo do celé kauzy. OKD bylo prodáno panu Bakalovi za 4 mld. korun. Prodejem tisíců bytů zahrnutých do privatizace dostal pan Bakala OKD zdarma. Česká republika a naši občané byli okradeni o 48 mld. korun. Teď dojde i navíc v Moravskoslezském kraji k nezaměstnanosti, sociálním problémům, zavírají se doly, dělají se zabezpečení dolů a tak dále. Vedle obrovských problémů, které budou muset lidé v tomto regionu řešit, to budou další stovky milionů korun, které budou muset naši občané zaplatit ze svých vlastních daní. Vy říkáte, jak je vaše vláda transparentní, jak bojujete proti zlodějnám. A tady děláte, že se nic neděje. Nepřijmu tezi, že je vše promlčeno, že zákony platí jen pro někoho, že spravedlnost neexistuje, že o nic nejde. Prostě nepřijmu. A druhá otázka. Pokud říkáte, že za nic nemůžete, máme podpisy ke zřízení vyšetřovací komise. Podpoříte tedy zřízení této vyšetřovací komise vy osobně? Také děkuji. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především, v záležitosti privatizace OKD se používá celá řada naprostých nepravd a naprostých lží. Koneckonců pan poslanec to předvedl také v rámci své interpelace. Protože vláda, které jsem byl členem, neprodala OKD žádnému panu Bakalovi.

Čili privatizace nezačala před dvanácti lety.

Tehdy se rozhodlo, že část akcií se převede obcím a městům. To vypadalo jako rozumný nápad. Problém je, že obce a města akcie okamžitě prodaly, jakmile se objevili zájemci, kteří jim za to nabídli konkrétní peníze. To je příběh historie privatizace OKD.

V době, kdy tam stát ještě mohl udržet majoritu, tak úředníci Fondu národního majetku se rozhodli, že nebudou navyšovat základní jmění, a stát o majoritu přišel. Čili bavíme se o doprodeji doprodeji minoritního podílu OKD. Vláda, kde jsem byl členem, neprodávala byty, neprivatizovala OKD. Prodávala minoritní akciový podíl, který vládě v OKD zbyl. Neprodávali jsme to Bakalovi, ale prodávali jsme to společnosti Karbon Invest, která tehdy vlastnila majoritu.

Tehdy se hornické odbory obávaly toho, kdyby tam přišel jiný vlastník než ten, který vlastní majoritu, že by mohlo docházet ke konfliktům ve firmě, které by ohrozily stabilitu společnosti. To jsou věci, které se tehdy odehrávaly. Pokud jde o otázku veřejnosti, dokumentů, chci připomenout, že všechny privatizační projekty, tedy i privatizační projekt OKD, jsou veřejně přístupné. Realizované privatizační projekty včetně příslušných souvisejících realizačních složek, smluvní dokumentace, dokumentace k soudním sporům, korespondence a podobně jsou archivovány, jsou uloženy na Ministerstvu financí ve spisovně privatizačních projektů. Spravuje ji odbor 62 Hospodaření s majetkem státu. Na základě písemné žádosti adresované ředitelce odboru 62 může kdokoliv požádat o nahlédnutí do privatizačního projektu a jeho realizačních složek či pořízení kopií. To je potřeba konstatovat. Věci jsou archivovány, je možné požádat o nahlédnutí do těchto dokumentů.

To znamená, případné věci, které se týkají zveřejnění této smlouvy, tam je potřeba se obracet na Ministerstvo financí. A pokud jde o cenu, za kterou byl minoritní podíl prodán, vláda tehdy vláda, ne ministr financí rozhodla o prodeji na základě znaleckých posudků, které zpracoval a zadal Fond národního majetku. Měli jsme znalecké posudky, na základě kterých tehdy vláda rozhodovala, a cena, za kterou tehdy vláda schválila prodej minoritního podílu v OKD, byla vyšší než tyto znalecké posudky, které byly k dispozici.

Jinak si myslím, že je potřeba respektovat to, že celá věc byla vyšetřována orgány činnými v trestním řízení. V tuto chvíli tato věc je u soudu a myslím, že je potřeba nechat nezávislé soudy, aby o záležitosti rozhodly. Prosím. Má zájem o doplňující otázku, děkuji. Lidé chodí do vězení za to, že ukradnou tisíc korun, což je správně. Tady se ukradly miliardy, a nic se neděje. Proto se znovu zeptám na jednu jedinou věc. Vy jste říkal, že všechny dokumenty a všechny materiály jsou možné k nahlédnutí. Ale Lidové noviny žádaly o vydání inkriminovaného záznamu a byly odmítnuty. Takže je otázkou, jestli opravdu tyto záznamy jsou všechny k nahlédnutí, anebo jenom někdy.

To je jedna otázka. A druhá v rychlosti. Ptal jsem se vás, jestli vy osobně podpoříte zřízení parlamentní vyšetřovací komise na privatizaci OKD.